Děkuji za slovo.

Ta předloha samozřejmě má spoustu pozitivních aspektů, ale podle mého názoru ty negativní naprosto jasně převládají a je to prostě takové vytloukání klínu klínem. Ale to, co se prostě chystáme teď schválit, nebo vy se chystáte teď schválit, tak je ještě větší paskvil a je to v nejméně vhodnou dobu, protože lidé budou odcházet, nebudou. Je to tak, budou z velké části odcházet, úřady budou paralyzované vlastní činností dovnitř, aby se zorganizovaly, transformovaly, přestěhovaly, a nám poběží sedmiletá nebo ta dvou a tříletá lhůta pro čerpání evropských financí. A oni nebudou vydávat stavební povolení. Protože na malých stavebních úřadech to nejsou třeba celé úvazky. Oni dělají i samosprávu. No, bude se muset někdo najít. Kdy se najde? Jak dlouho to bude trvat? Další paralýza. Proto říkám, že i kdyby tento zákon byl skvělý a nejlepší jako že není, podle mého názoru je to ještě větší paskvil, než podle čeho fungujeme dnes tak to načasování je naprosto katastrofální, protože nebudou vydávána stavební povolení a my nebudeme čerpat evropské peníze.

Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na kolegu Birkeho.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Text výzvy zní: